A tito lidé potom roznášejí tuto infekci po České republice, mohou způsobit smrt našich seniorů a ohrožené skupiny a měli bychom se nad tímto čistě vědecky a bez jakékoliv ideologie zamyslet a tuto situaci rozebrat.

Děkuji. Máme zde další přihlášky k pořadu schůze.

Pak se následně můžeme vrátit k projednávání bodů dalších. Ano, ale toto už nechápu jako protinávrh k panu předsedovi Chvojkovi, ale jako další návrh, když neprojde při hlasování návrh pana poslance Michálka, Je to tak? Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo.

Včera jste to bohužel zamítli, ale myslím, že by Sněmovna měla mít novou šanci to projednat právě za důchody, čili navrhuji zařazení hned za tisk 1230. Jde o návrh, který by umožnil konečně nabídnout alternativu pro rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením, a současně by nás posunul k řadě zemí nejen západní Evropy, ale i Evropy střední a východní, které aplikovaly poznatky mnoha vědních oborů, že pro malé děti bohužel ústavní péče není vhodná a přes sebevětší snahu kterýchkoliv zaměstnanců ústavů bohužel je poškozující. Malé děti prostě nemůžou mít někoho, kdo se u nich střídá na směny. Tento návrh, aby tedy byl zákaz ústavní péče do tří let věku, má třeba podporu nejen koalice Piráti a STAN, ale i řady poslanců hnutí ANO, a stejně tak je vlastně i v programovém prohlášení koalice SPOLU.

A ještě jednu věc zdůrazním. Pamatujeme na to, že větší skupiny sourozenců Dámy a pánové, prosím o klid! Děkuji.

To není proto, že bychom si to přáli, ale protože je to návrh realistický, který vidí limity našich možností.

Ten návrh je propracovaný a s přechodným obdobím tří let určitě nebude problém to naplnit, zrealizovat.